Vládní omezení mají shodný negativní ekonomický dopad na všechny podnikatele a živnostníky v příslušných odvětvích obchodu a služeb zcela bez rozdílu.

Děkuji a prosím vás o podporu tohoto návrhu. Také děkuji, paní poslankyně. Paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, jen velice stručně. Chci zdůraznit, že vlastně jedním z cílů toho schvalování zde je také, aby se lidé co nejvíce dozvěděli, o co jde, jaké podpory budou moci čerpat. A proto chci zdůraznit, že vedle subjektů, lidí, kteří jsou účastni nemocenského pojištění a mají jasný nárok například právě na ošetřovné, je samozřejmě problematičtější situace těch, kteří nemocensky pojištěni nejsou.

Tak ještě jednou děkuji rozpočtovému výboru za to, že to bylo podpořeno.

Pokud tomu tak není, tak končím obecnou rozpravu. A ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně, prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně. Jenom velmi stručně.

Dohodáře jsme podpořili, také jsem to pochopila.

Ale čistě teoreticky: proč jsme zvedali kompenzační bonus z pětistovky na tisícovku?

To jsou nezdaněné peníze. Takže to je ten důvod, proč řeknu nesouhlasné stanovisko.

Děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče. Budu velmi stručný. Rozumím paní ministryni financí v demisi, která některé z těch pozměňovacích návrhů odmítala i v minulosti, i když přišly de facto z Hospodářské komory nebo byly připomínkou Asociace malých a středních podnikatelů. Já se dovolím stručně pozastavit u dvou argumentů, které tady paní ministryně říkala. Jedny jsou ty zmiňované kmenové listy. Pro nás je to sice marginální záležitost, ale principiální.